Naopak bych se přimlouval, aby vznikl ještě další registr.

A dneska Ministerstvo školství rozděluje peníze takřka naslepo. Finanční prostředky do investičních prostředků se rozdělují v podstatě v řadě případů podle subjektivních pocitů a to není dobře. Bylo by dobře, aby vznikla mapa sportovišť, kde by bylo jasné například v Moravskoslezském kraji, kolik je fotbalových stadionů, hokejových hřišť, v jakém jsou stavu, kdo je vlastní, kolik je tam členů, jak je silná základna dětí a mládeže, kolik je tam dospělých sportovců, kdy tam například do takového klubu přispěla obec či kraj finančními prostředky, aby se neopakovalo pořád dokola, že se přispívá na investičních dotacích stále stejným subjektům. Toho jsem si všiml, že se tak děje, aspoň v minulosti se tak dělo. A byl bych rád, aby finanční investiční dotace dostali i ti, kteří už žádají léta, a nikdy se nedostalo. Děkuji za pozornost. Děkuji panu zpravodaji. Prosím, pane předsedo. Já jsem jenom říkal, že podle mě je lepší cesta požádat o ty údaje ty, kteří žádají o grant, a klidně mít v grantovém řízení, že pokud tam nejsou pravdivé údaje, tu dotaci celou vrátí. Jsem velmi skeptický k dalším a dalším registrům. Protože i ta mapa sportovišť. Těch budou tisíce. Za kolik peněz? Jestli ministerstvo dává pořád těm samým, nemusí dávat pořád těm samým.

Ale ta snaha každý vesnický oddíl, každé vesnické hřiště řešit z centrálního registru narazí na praktické problémy. A aktuálnost databáze. Jaké údaje majitelé sportovišť tam mají zadat? Kolik roků dozadu budou například provozní dotace? Nebo investiční.

Takže dostanete seznam deseti tisíc fotbalových hřišť. A vyberete to nejhorší, ať už žádá, nebo nežádá? Já tomu vůbec nerozumím. Zní to dobře, ale prakticky to nebude proveditelné. Klidně ze sankcí. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, určitě bych se zastal toho rejstříku, protože je národním tajemstvím, že černé duše v těch sportovištích, institucích prostě existují na základě různých požadavků v různých dobách. A zvlášť s ohledem na to, že podle skutečného stavu sportovců budou přicházet do sportovních organizací peníze.

Existuje tam pronájem, prostě nějaký symbolický. Takže pak jakoby žadatelem o grant bude obec, protože ta je vlastník. Nebo to bude občanské sdružení, ale není zase vlastníkem, takže tam je těžko posílat nějakou dotaci někomu, kdo není vlastníkem, i v dnešní době. Takže z tohoto pohledu bych si myslel, že by to chtělo ještě promyslet než to dávat teď do toho zákona, jakoby nějak tam příliš tlačit na rejstříky hřišť. Ale vázat na to čerpání prostředků se mi zdá zatím jakoby dost nepřesné.

A myslím si, že tenhle zákon bude stát za to, abychom o něm diskutovali věcně. Děkuji panu kolegovi Urbanovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Petr Fiala. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Ze zkušenosti z Ministerstva školství bych si naopak dovolil prohlásit ten rejstřík za zbytečný, a to z několika důvodů. Za prvé ano, je trošku problém, že možná nevíme do detailů, kolik těch aktivních sportovců je a kolik sportuje mládeže. Na druhé straně je potřeba říct, že Ministerstvo školství musí respektovat něco, co bychom mohli nazvat jako autonomie sportu a sportovních svazů, takže ministerstvo stejně až na výjimky některých investičních akcí nepřiděluje finanční prostředky přímo jednotlivým klubům, ale vlastně je přiděluje sportovním organizacím.

Ve výsledku na tom vůbec nezáleží. Ale vytvářet zase komplikovaný rejstřík, do kterého se všichni budou registrovat, mi připadá úplně zbytečné. Nebude to aktuální, nebude to fungovat lépe. Nevidím žádný velký problém v tom, jak ministerstvo přiděluje dotace. Pracujme na tom. Mějme národní rady sportu. Ne v zákoně, ale fakticky. Rejstříkem si nepomůžeme.

To je nakonec v pořádku a stát musí mít zájem na tom, aby se pohybovali a sportovali i třeba lidé, kteří se budou blížit seniorskému věku. Děkuji. Pan předseda Fiala zjevně pana poslance Urbana potěšil. Nyní s faktickou poznámkou ještě pan poslanec Stanjura. Následně pan poslanec Urban. Všichni víme, že tam mají černé duše. To je zase to, že někdo je sprostý podezřelý. Sice to pošlou ti samí, kteří mají černé duše.

Takže se nezmění vůbec nic.